Nepřítomný pane premiére, dovolte mi, abych se na vás znovu obrátila ve věci neúčasti členů vlády na ústních interpelacích. Ve své poslední odpovědi na moji interpelaci v této věci jste v reakci na moji výtku ohledně častých absencí některých ministrů uvedl, že si necháte vypracovat statistiku, ze které vyplyne, jak to s tou docházkou ministrů ve skutečnosti je. Nedlouho poté jsem se z médií dozvěděla, že statistika skutečně vznikla a ohledně řady členů vlády z ní vyplývají skutečně nelichotivá čísla. Patří mezi ně i místopředseda vlády Babiš s účastí 32 %, který se dokonce nechal slyšet, že na interpelace nechodí, protože musí pracovat. Takové zdůvodnění považuji za zcela absurdní. Součástí jeho práce je přece z Ústavy i zodpovídání otázek na půdě parlamentu. Ale abych směřovala k samotné otázce.

Ráda bych se proto zeptala, se kterými ministry jste hovořil a jak se k vaší žádosti postavili, zda existuje příslib zlepšení současné nedobré situace. Ráda bych věřila, že ano, přestože pohled do vládních lavic tomu moc nenasvědčuje. Možná právě proto mi dovolte, abych vyjádřila své přesvědčení, že opakované interpelace moje a mých kolegů nejsou dostatečným řešením a že bude nezbytné věnovat tomuto problému samotný bod jednání, během kterého bude dost prostoru na vyjasnění ústavních práv a povinností členů vlády a parlamentu. Někteří členové vlády touto Sněmovnou pohrdají a tato Sněmovna si to nesmí nechat líbit. To jen pro vaši informaci, pane premiére.

Děkuji paní poslankyni. Snad to pan premiér vztáhne i na sebe, tu kritiku do řad členů vlády. Druhou interpelaci přednese pan poslanec Stanislav Mackovík, který bude interpelovat pana premiéra ve věci vojenského významu průjezdu americké kolony Českou republikou. Dobrý den, pane předsedající, pane ministře, vážené kolegyně, kolegové.

Co je cílem průjezdu 500 vojáků a 225 kusů vojenské techniky, když na jedno vozidlo vychází něco málo jak v průměru dva vojáci, tedy v mnoha případech nekompletní posádka? A proč se na základě přesunu po silnici stává příčinou dopravních omezení, která jsou pak problémem pro naše občany?

A ještě, kolik hodin v nastávajícím cvičení společně s naší armádou se vojáci americké armády budou věnovat proklamovanému společnému výcviku ve střelbě, v lezecké přípravě a jízdě ve vozidlech? Děkuji panu poslanci. Bude mu odpovězeno písemně. Třetí interpelaci přednese pan poslanec Radim Holeček, který pana premiéra bude interpelovat ve věci příspěvku pro propuštěné zaměstnance OKD. Prosím, pane poslanče. Vážený pane premiére. No nemám já smůlu? Když už mám štěstí na los a rodinnou podporu na galerii, tak vy tu zase nejste. Interpeluji vás ve věci sociálního příspěvku pro propuštěné zaměstnance OKD ve výši osm tisíc korun po dobu tří let. Rozumím vašim pohnutkám, že za každou cenu chcete ututlat svou chybu při prodeji OKD panu Bakalovi a následném vytunelování společnosti, za které teď stát bude nesystémově doplácet. Chci se vás zeptat, jestli by stát postupoval stejně, kdyby se v insolvenci ocitly třeba Severočeské doly, které leží v regionu, který tu zastupuji já. Já si to nemyslím. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci. Čtvrtou interpelaci přednese pan poslanec Karel Fiedler, který bude interpelovat pana premiéra Bohuslava Sobotku ve věci interpelací poslanců. Interpelujte, pane poslanče, o interpelacích. Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Pokud se občané dívají, je to opravdu tristní pohled do tohoto sálu, kde přítomnost poslanců je malá. Ale je to z toho důvodu, že tady není pan premiér a na interpelacích na ostatní ministry to nevypadá jinak, stejně jako na zasedání vlády. Dnes tady máme přítomného jednoho pana ministra, který musí být přítomen, aby mohla zasedat Sněmovna. A častokrát je na schůzích Sněmovny přítomen i já tomu říkám ministr pro přítomnost, pan Herman, který zastupuje vždy nepřítomnou vládu. Takže jestliže bylo řečeno, že pan premiér vyvodí nějaké závěry z toho, jak vypadají interpelace, tak dnes jsme měli jasnou možnost vidět, jak se ty závěry vyvodily, jak to vypadá, že na dopoledních písemných interpelacích byla řešena pouze jedna. Zbytek interpelací byl zrušen, Sněmovna nezasedala. Pokud se vám nelíbí, občané, že Sněmovna pracuje tak, jak pracuje, tak je to věcí vlády, která sice neřídí Sněmovnu, ale významným způsobem ji ovlivňuje. Když se podívám na seznam dnes přihlášených poslanců k interpelacím, tak naprosto překvapivě tam nejsou poslanci sociální demokracie. Tak jak jsem si dělal jednou statistiku, jednou jich dokonce bylo přihlášeno 70 % z těch, kteří interpelují vlastního ministra, tak dneska tu nejsou, protože tu není pan ministr. Takže ta slova kolegy Stanjury z dnešního dopoledne, že se ptají svého pana premiéra, jak to dělá dobře, a on jim na to odpovídá, jak dobře to tady vykonává, tak to nebyla až taková sranda, to byla bohužel velmi krutá realita. Očekávám, že premiér přijme opravdu opatření k tomu a měli bychom se jako Sněmovna vážně zabývat tím, jak vypadají interpelace v Parlamentu České republiky.